Prostřednictvím pana předsedajícího ještě k paní ministryni.

Já to chápu, já vím, že se to dotklo některých lidí chudých, ale proto jsem navrhla toto změkčení a prosím o jeho podporu. Nevracejme to tam, kde to bylo, protože úřady práce nám ty stravenky prostě vydávat nebudou. Děkuji. Závěrečné slovo paní zpravodajky? Nemá zájem, takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury hlasování.